Nicméně opravdu ta věcnost argumentů, kde my říkáme má to význam, nějakým způsobem by to mělo logiku, jsou tady nějaké žádosti, druhá strana říká nemá to význam, a tak dále, je to pouze věcná argumentace a držme se toho, nepotřebujeme se osobně napadat, je to úplně zbytečné, je to souboj názorů, ne souboj lidí. Také děkuji.

Prosím, můžete se ujmout slova. Děkuji moc za slovo, paní předsedající.

Oni se samozřejmě snaží a bojují alespoň za to, aby to zůstalo na dobrovolné bázi.

Finanční správě ze svých pokladních systémů zhruba 38 % podnikatelů ze skupiny gastro, ubytovacích služeb a obchodů.

Asociace hotelů a restaurací České republiky podporuje od počátku elektronickou evidenci tržeb jako jeden z nástrojů zavedení spravedlivých podmínek na trhu.

Hodně se mluví v oblasti podnikatelů, nebo v této sféře podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, o takzvaném návratu do devadesátek, protože restauratéři budou mít menší ochotu podporovat bezhotovostní platby.